Já bych k tomu chtěl říct jenom takovou zajímavost, která je poměrně podstatná. My jsme vycházeli i z doporučení Evropské komise, jakým způsobem se má tento zákon nebo tato transpozice implementovat, a pak jsme se i na výboru s kolegou Havránkem a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj rozhodli provést rešerši mezi čtrnácti zeměmi EU, jestli tato povinnost toho aktivního informování najdete to tam a tam každý měsíc je tam implementována, a ten poměr nám vyšel z těch čtrnácti asi 80 nebo snad 90 % k té implementaci.

Pozměňovací návrh pana kolegy poslance Havránka, kterým se navrhuje změnit znění § 8 zákona o službách, jak jsem zmiňoval, má plnou podporu předkladatele, touto změnou by bylo zabráněno nepoctivému jednání příjemců služeb, které může způsobit újmu nejen poskytovateli služeb, ale také poctivým příjemcům služeb. Ale naopak nemohu podpořit jeho návrh na to, aby se odložila povinnost poskytovatele služeb informovat příjemce služeb o jeho spotřebě alespoň každý měsíc.

Je tedy zjevně v rozporu s právem EU, dále se zavedením této povinnosti otálet. Česká republika by byla v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu vystavena riziku pro porušení povinnosti a následnému uložení pokuty ze strany Soudního dvora Evropské unie.

Já vám děkuji za pozornost. Já děkuji, jenom připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jiří Havránek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Já za slovo děkuji.

Co se týče jednotlivých pozměňovacích návrhů, které byly projednány výborem pro veřejnou správu, já si zde dovolím opravdu poděkovat ať už ministerstvu, panu ministrovi, tak i kolegyním a kolegům napříč politickým spektrem, protože opravdu ty pozměňovací návrhy vznikly po diskusi s jednotlivými hráči na trhu a i vlastně v rámci všech politických stran tak, abychom opravdu věřím obrousili hranu té směrnice.

Co se týče dalších pozměňujících návrhů, které ještě nalezneme ve sněmovním systému, k těm se následně vyjádřím v dalších rozpravách, přihlásím se k nim.

Nyní děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Eva Fialová. Dobrý podvečer.

Ministerstvo už ale neuvádí, že povinnost podle směrnice EU platí pouze v případech, kdy jsou smysluplné a nákladově efektivní. Pokud bude změna zákona přijata bez podaných pozměňujících návrhů, dojde ke zvýšení nákladů na bydlení, neboť nelze očekávat významnou změnu v chování uživatelů bytů při spotřebě teplé vody a tepla na základě měsíčních informací.

Příjemci služeb stačí prokazatelně informovat pouze jednou, to jest v okamžiku spuštění této služby nebo v okamžiku, kdy se dotčená osoba nastěhováním do bytu stává příjemcem služeb, a poskytovatel služeb jí v té povinnosti z této souvislosti přiděluje unikátní přístupová data do systému.